Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat za debatu, která proběhla, a chtěl bych se tady vyjádřit k některým názorům a otázkám, které padly při této debatě. Trestní odpovědnost v případě opakovaného páchání přestupků. Takový návrh byl zpracován, nicméně byl vládou odmítnut, a to usnesením vlády 714. Pane kolego

To znamená, tuto cestu, tedy aby se přestupky po spáchání vícero přestupků stávaly trestným činem, zamítla vláda svým jednáním v roce 2012 za doby premiéra Nečase a ministra vnitra pana Kubiceho. My jsme od té minulé debaty na Ministerstvu vnitra diskutovali některé aspekty, které se tu objevily.

Na druhou stranu je potřeba říct, že ponechání si jedné podměrečné ryby asi u toho správního orgánu nebude znamenat nezpůsobilost, ale bude se jednat o opakované páchání přestupků na tomto poli.

Co se týká otázky přístupu Finanční a Celní správy, o tom jsme také debatovali.

U ostatních návrhů se vyjádřím potom při vlastním hlasování se svým stanoviskem. Děkuji za debatu a na rozdíl od vás si, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, myslím, že tímto získáme nástroj pro to, aby státní orgány měly lepší vhled na to, koho mají před sebou, a že to bude při různých typech správních řízení důležitý nástroj. Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi za jeho závěrečné slovo...

Ale nepředpokládalo, že se v tom návrhu bude pokračovat. Ta chyba je, že se vymyslí nějaká teze, která řekne: Opakované spáchání přestupku má být trestným činem. Pak se řekne, no tahle teze, a řekla to tehdy Legislativní rada vlády, mimochodem, tahle teze je sporná, protože by mohlo docházet k opakovanému trestáni za to samé.

Jestli toto má být cílem státu, já si tím tedy nejsem úplně jistý, aby státní orgány měly správně vědět, kdo před nimi stojí. A když už by to tak mělo být, tak tam mají být úplně jiné přestupky, než jsou tam dnes uvedeny. Protože ty přestupky, které tam jsou, jsou fakticky banální a jsou nebezpečné jenom ve svém řetězení. A proto se na ně směřovalo v tom původním návrhu, který směřoval k tomu, aby byly trestným činem. Dneska by bylo možná pro státní orgány mnohem zajímavější vědět, kdo spáchal zásadní přestupky na úseku atomového zákona, na úseku zákona o životním prostředí a další věci než zrovna tyto banální přestupky, jako je třeba rybářství.

Děkuji, pane předsedající. Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Už nebudu dále zdržovat. Jako zpravodaj Sněmovny tohoto tisku bych přednesl, jakým způsobem schválil výbor proceduru při hlasování zákona o přestupcích tohoto sněmovního tisku. Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, neboli k sněmovnímu tisku 368, a to v následujícím pořadí: Za prvé návrhy technických úprav dle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Za druhé návrh A. Za třetí návrh B1. Za čtvrté návrh B2.

Za osmé návrhy D1 až D5 společně jedním hlasováním. Prosím, toto je varianta navržená garančním ústavněprávním výborem. Děkuji panu zpravodaji. Vidím přihlášku k proceduře od předsedy ústavněprávního výboru Jeronýma Tejce. Nicméně dovolím si navrhnout alternativní proceduru k tomu návrhu, která mimo jiné reaguje na debatu, kterou jsme zde vedli nikoli jen dnes, a to abychom samostatně hlasovali o některých částech pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru.

V bodě 2 bychom hlasovali o části A2, která se týká nemajetkové újmy. Za třetí bychom hlasovali A7, to je návrh na vypuštění přestupku rybářství z registru.

Za páté bychom hlasovali o A9, to je to stejné, týká se to Celní správy. Za šesté bychom se vypořádali se všemi ostatními pozměňovacími návrhy ústavněprávního výboru jedním hlasováním, tedy A1, A3, A4, A5, A6, A10, A11, A12, A13.

Za osmé B2, kde bychom hlasovali ale o dvou variantách, tedy v současné době návrh počítá s tím, že se přestupky budou uchovávat pět let. Pan poslanec Benda navrhuje jeden a alternativně tři roky, tzn. hlasovali bychom nejdříve o jeden rok a následně o tři roky.

Za desáté bychom hlasovali návrh B4, to je otázka nemocenského pojištění. Za dvanácté návrhy D1 až D5, také jedním hlasováním. A za třinácté bychom hlasovali návrh zákona jako celek. Pokud by tato procedura byla schválena, a za to bych vám děkoval, tak bych si dovolil tento text ponechat samozřejmě jak panu zpravodaji k orientaci, tak i panu předsedajícímu.